Je jasné, že shodu najít určitě nebylo jednoduché. Otázkou bude, jak se k tomu postaví Senát. Já pouze v tuto chvíli tady poukazuji na to, že to, o čem Ústavní soud hovořil ohledně rovnosti hlasů v jednotlivých krajích, tak jsem přesvědčena, že v tuto chvíli tento návrh tuto otázku pořád nevyřešil. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan místopředseda Vojtěch Pikal, poté pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom krátce. My jsme si už tuto diskusi odbyli částečně ve druhém čtení, nicméně není možné porovnávat procenta. Mandáty se dostávají za hlasy, nikoli za procenta. Pokud je nějaký kraj pětkrát menší, tak je potřeba tam pětkrát více procent, ale stejně hlasů na zisk mandátu.

Jediný model, který tam právě není, je návrh paní poslankyně Vildumetzové, protože ten by vyžadoval zahrnout do té úvahy, kam ty mandáty ještě přijdou, právě ty preferenční hlasy.

Omlouvám se, čas vypršel. Prosím, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo. Musím reagovat na pana místopředsedu na pana Vojtěcha Pikala. Já jsem si samozřejmě ten návrh zákona ohledně předloženého automatu, který je tady podpořen, tak jsem si udělala analýzu, která určitě je nějakým způsobem i dohledatelná, a nemáte pravdu.

A to získají pak ti, kteří budou mít ty největší zbytky. Kdybych to vzala před těmi čtyřmi lety, tak bychom dostali další dva. To znamená čtyři. A já chápu, že je to podle počtu voličů. Ale můžou občané Karlovarského, Libereckého kraje a dalších menších krajů za to, že bydlí v těchto krajích?

Myslím si, že z hlediska toho, že Poslanecká sněmovna rozhoduje o rozpočtu a takových věcech, že tato cesta určitě není správná.

Děkuji. Pan místopředseda Vojtěch Pikal bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Protože podle mých výpočtů to vychází, že když vezmu dohromady v roce 2017 první a druhé skrutinium, že to vychází na Karlovarský kraj pět mandátů.

Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

To samé i jiné kraje. Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Jakob, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům.

Proč?